Tento indikátor konference používá jako hlavní údaj. Záleží to na vstupních datech a na metodách, kterými toho výsledku dosáhneme, a také na tom, jak efektivně interpretovat budeme toto jediné číslo.

Klima nelze podle autorů tohoto článku charakterizovat globálně, ale lokálně.

Uznáme ale, že klima je naprosto odlišné.

Tyto národní příspěvky se mají každých pět let revidovat, s tím, že ten následující má být vyšší než předešlý.